Prostě nevím.

Děkuji. Já tedy velmi rychle tady zareaguji na kolegu Pražáka, vaším prostřednictvím, pane předsedo. No, ona je pravda, že spotřeba chemie je v okolních státech na západ od nás vyšší, a já dlouhodobě pozoruji ten trend, ke kterému tam docházelo.

A jsou to importní země, co se týká potravin. To znamená, řekli si, O. K., tak potraviny sem budeme vozit ze zemí třetího světa a tady budeme bouchat peníze na tom, že budeme vyrábět elektřinu, jejíž výkupní cena je podporovaná. A tam, kde byla biodiverzita v zemědělství, o deset let později už všude rostla jenom kukuřice, protože prostě se to všechno zvrhlo jenom do počítání výnosů a peněz. V penězích, nikoliv ve vlastní zemědělské činnosti.

Já vám děkuji. V tuto chvíli poslední faktická poznámka. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jurečka.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já se teď pokusím debatu víc vrátit k mnoha jiným tématům, která tato novela o podporovaných zdrojích energie řeší.

Já to fakt nemám rád, takovéto zkratky.

Ty věci se tady staly, nebyly úplně dobře legislativně udělány.

Ta chyba se stala. Teď samozřejmě se přichází s určitým návrhem, který tady zpracovávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jsou to dvě varianty, které se snaží udělat to, že snížíme výdaje, zavedeme solární daň, respektive ji zvýšíme, pro to jedno období.

Takže to je tato část.

Říci, že by ta podpora, i provozní, byla možná.

Je to možnost.